Z toho druhého usnesení jsme volili ony stálé delegace Parlamentu do mezinárodních organizací.

Stálá delegace do Parlamentního shromáždění NATO.

Tady byla jedinou kandidátkou paní poslankyně Miroslava Němcová za ODS. Získala 133 hlasů a také byla zvolena. A konečně z těch delegací poslední delegace do Středoevropské iniciativy. Kandidát sociální demokracie Bohuslav Sobotka získal 149 hlasů a stává se tedy vedoucím této stálé delegace. A poslední informace ode mě. Dnes do 14 hodin je vyhlášena lhůta poslaneckým klubům na podávání návrhů na předsedu vyšetřovací komise k OKD. A stejně tak žádali kolegové ze sociální demokracie, lhůta na podávání návrhů na předsedu té chybějící komise pro Ústavu České republiky je také dnes do 14 hodin. Jak jsem avizoval, volební komise by se rychle ještě měla sejít dnes odpoledne a díky tomu bude vše připraveno, jak ty volby předsedů, tak i druhé kolo té jedné komise pro kontrolu GIBS na příští týden v úterý ve 14 hodin. Byly by to všechno tajné volby, a pokud tedy bude politická vůle před třetím čtením rozpočtu provést volby, můžeme být technicky připraveni. Děkuji za pozornost. Děkuji za informace panu předsedovi Kolovratníkovi. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dobře, žádosti rozumím.